Požádám pana ministra spravedlnosti Roberta Pelikána, aby z pověření vlády tento tisk uvedl. Děkuji, vážený pane předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, přicházíme k další úmluvě Rady Evropy.

Náš právní řád je v zásadě v souladu se vším, co úmluva stanoví, až na několik drobných a racionálních výjimek, kde nám také úmluva umožňuje učinit tzv. výhradu, a my tuto výhradu činíme, konkrétně k článkům 4, 5 a 10. Když to vezmu odzadu, článek 10 se týká okruhu osob, které se zavazujeme naším trestním právem postihovat, a to je poměrně klasická výhrada, kdy my, naše trestní právo neumí postihovat trestné činy spáchané mimo naše území lidmi, kteří nejsou našimi občany. Takže v tomto činíme tuto výhradu. Další dvě výhrady, ty jsou obsahové.

Čili v tomto směru potřebujeme učinit tuto výhradu takto omezenou a tu tedy činíme. Druhá výhrada se potom týká toho, že ta úmluva si tam také dává, že se v případě takových kriminálních jednání nebudou využívat ty orgány, buňky nebo něco takového nijak.

Takže to je druhá výhrada, kterou činíme. Prosím i v tomto případě o podporu.

Nyní tedy prosím o slovo zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Pavla Plzáka. Pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, členové vlády, tato úmluva reaguje na to, že se nezákonný obchod s lidskými orgány ve světě opravdu stal velkým problémem, který jednak poškozuje lidská zdraví a jednak jsou při něm porušována lidská práva.